Když nemám tudíž nárok na hrazenou péči, tak já si ji prostě jako pacient chci doplatit, ale ne celou sazbu v soukromé nemocnici, ale pouze ten rozdíl. Po zrušení paragrafu paní Fischerové se legalizovaly sponzorské dary, protože prostě nebyla jiná cesta. Pan Heger se snažil zavést nadstandardy. Byla to dobrá myšlenka, ale prostě to, co by mělo být, bylo stanoveno vyhláškou, to znamená předpisem po. Není návrh protiústavní, jak se nám snaží Ministerstvo zdravotnictví říci? Není. Návrh nijak neřeší ústavní rámec práva na bezplatnou zdravotní péči. Návrh řeší pouze, co s částkou mimo rámec práva na bezplatnou péči, aniž by tímto rámcem, tedy limity ústavních práv pacientů, jakkoli hýbal nebo je nějak posouval, či dokonce omezoval. Návrh tedy odpovídá na otázku, co si počít s částkou nad hranicí plné úhrady, nikoli kde tato hranice leží nebo jestli byla správně nastavena.

A to byl problém hned ze dvou důvodů. Co je pro jednoho pacienta kvůli jeho zdravotnímu stavu pro mě teď špatné slovo standard, to je pro jiného, jinak nemocného, už moc.

Jenom zákon může omezovat ústavní práva, nikoli vyhláška. Ta může pouze upřesňovat mantinely zákona.

I zde platí, že méně je někdy více. Z důvodové zprávy, která byla přiložena, je vidět, že návrh byl vytvořen se zřetelem k praktickým otázkám vykazování a úhrad zdravotní pojišťovnou a počítá toliko s potřebným využitím reálných nákupních cen u poskytovatele.

Já poprosím kolegyně a kolegy znovu o klid. Popřípadě hloučky, které se zde tvoří, aby se rozpustily či se přesunuly do předsálí.

Dále zde stále platí občanský zákoník, trestní zákoník, např. trestný čin podvodu, a konečně především také normy lékařské etiky. Neměla by náhodou být vyhláška obsahující výčet dotčených zdravotnických prostředků, jak tady mluvil pan ministr, že je potřeba stanovit my to už máme stanoveno v současné době, co hradí pojišťovna a nastavit finanční práh pro spoluúčast? Určitě ne.

Návrh přistupuje k problematice z opačného konce, než je zvykem.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zmínil o dvou okolnostech toho, o čem dneska máme hlasovat. Vzhledem k tomu, že tady teď široce promluvila paní kolegyně Maxová k bodu C1, možnosti připlácet si za nadstandardní zdravotní prostředky, tak se budu nejprve zabývat touto záležitostí. Paní poslankyně Maxová tu mluvila poměrně rozsáhle a zdůvodňovala, proč se domnívá, že její návrh je ústavně konformní.

Já jsem ve své funkci byl svědkem pozdějšího zrušení dalšího sporného bodu a to byla lázeňská vyhláška, která velmi podobným mechanismem jako ty naše nadstandardy určovala, co platí zdravotní pojišťovna a co ne, a znovu Ústavní soud prohlásil, že co není v zákoně a co je limitováno, pokud jde o úhrady, finančními možnostmi systému, tak musí být v zákoně, nemůže tam být nedefinováno, nemůže tam být ani formou vyhlášky. Já se nehodlám pouštět do právních rozborů, které vzhledem k ústavnosti celé té věci musí být na nejvyšší možné úrovni, a tady bych jenom konstatoval následující. My jsme samozřejmě v našem původním i současném volebním programu propagovali možnost spoluúčasti, možnost připlácení za nadstandardy, jeli to pro zdravotní systém výhodné a jestliže to nevede k tomu, aby někteří pacienti od nezbytné péče byli odsunuti. To tento zákon jistě nedělá, podobně jako to nedělal ten náš paragraf. Ale přesto bych rád slyšel z úst paní poslankyně Maxové nebo pana kolegy Janulíka a tímto je žádám prostřednictvím paní předsedající jestli by mohli na tomhle plénu jasně konstatovat, že to opravdu konzultovali s legislativci, případně právníky, kteří se zabývají těmi ostatními okolnostmi.